Jsme přesvědčeni o tom, že naši občané si tyto změny zaslouží, že je potřeba alespoň tato dílčí opatření uskutečnit, a proto si vás dovoluji požádat o pevné zařazení této naší novely a konkrétně také na úterý 22. 10. jako druhý bod po již pevně zařazených bodech. Děkuji vám za pozornost i za podporu mého návrhu. Děkuji, pane poslanče.

Paní poslankyně Jana Levová se omlouvá z dnešního jednání od 12 hodin do konce jednacího dne ze zdravotních důvodů. Na řadě je paní poslankyně Miroslava Němcová s návrhem na změnu schváleného pořadu schůze. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Já budu navrhovat ještě jiné zařazení, protože včera po tom projednání, nebo lépe řečeno nedoprojednání jsme se se zástupci politických stran Občanské demokratické strany, KDU, TOP 09, Starostů a Pirátů dohodli na tom, že v případě, že to nepůjde řádným způsobem na řádné schůzi projednat, budeme svolávat na doprojednání těchto zpráv schůzi mimořádnou. Přesto chci poskytnout ještě nějakou možnost Poslanecké sněmovně, abychom nemuseli přistoupit až k tomuto mimořádnému kroku, ale zdůrazňuji, že jsme na něj připraveni a podpisy již sbíráme pro případ, že to řádné zařazení neprojde. Navrhuji tedy zařadit pevně zprávy o hospodaření a činnosti České televize za rok 2016 a za rok 2017 nejprve na dnešek, tedy pátek 18. 10., jako první bod, a to obě. Pan poslanec Martínek navrhoval jenom 2016, já navrhuji i 2017. Pokud tato varianta neprojde, navrhuji, abychom se těmito zprávami zabývali v úterý 21. 10., a to jako první bod, anebo po již zařazených bodech. A vím, že tam je zařazeno projednávání státního rozpočtu v prvém čtení, tedy navrhuji, abychom tyto zprávy projednali po projednání státního rozpočtu v prvém čtení jako tedy první bod po státním rozpočtu. Chtěla bych říci ještě to, že na programu schůze Poslanecké sněmovny máme asi, nepočítala jsem to úplně přesně, ale je to více než sedmdesát různých zpráv, které nechci říci, že jsou důležitější nebo méně důležité než projednávání zpráv o České televizi, ale připomenu vám některé.

Potom je zde blok zpráv o účasti ozbrojených sil, průjezdu ozbrojených sil, výroční zprávy telekomunikačního úřadu. Je zde zpráva o situaci v oblasti migrace, o stavu zemědělství, o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti. Říkám, že jich je více než sedmdesát. Myslím si, že všechny tyhle zprávy vyžadují, abychom se jimi zabývali, některé jsou již za rok 2017, některé jsou za první pololetí roku 2018, jiné za druhé pololetí roku 2018, a my prostě nejsme schopni v řádném režimu tyto zprávy projednat.

Já tedy tímto výčtem toho, co ještě je před námi, chci upozornit na to, že bychom měli nějakým rozumným způsobem tyto zprávy uchopit a projednat. Děkuji vám za pozornost. Protože tady těch návrhů na zařazení výročních zpráv je víc, tak si jenom dovolím zrekapitulovat.

Děkuji. Budeme o těchto návrzích poté hlasovat. Teď je na řadě... Ano, paní poslankyně?

Ano, je to tady zaznamenáno. Po již zařazených. Ano, platí to i pro úterý. Děkuji za upřesnění. Pan poslanec Vácha. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající, já přicházím také se zařazením zpráv o hospodaření České televize.

Paní poslankyně Němcová říkala v úterý jedenadvacátého, ale podle mého telefonu a tomu věřím úterý je dvaadvacátého a středa je dvacátého třetího, tak já bych si dovolil upřesnit, že se asi jednalo o úterý dvacátého druhého a středu dvacátého třetího Ano, pane poslanče, omlouvám se, vstupuji vám do toho. Máte pravdu a budeme samozřejmě hlasovat potom korektně.